V úvodu dnešní schůze promluvil kromě těch, kteří tento bod na jednání navrhli, také místopředseda vlády ministr financí Andrej Babiš.